Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Nechci navrhovat nový bod, ale mám jednu prosbu na vládu, respektive na pana ministra zahraničních věcí Kulhánka, až se za námi do Poslanecké sněmovny podívá. Vypršel termín, který byl dán na odchod ruských diplomatů z České republiky. Všichni jste zaregistrovali, že se cosi děje, a já bych v krátké zprávě, třeba i mimo program schůze, požádal pan ministra zahraničních věcí, aby nám dal krátkou zprávu o tom, zda situace je skutečně taková, jak vláda avizovala, zda skutečně bylo dosaženo parity zastoupení na ruské ambasádě v Praze a české ambasádě v Moskvě. Myslím si, že je to zásadní záležitost. Neměli bychom to jenom promlčet, ale měli bychom i na půdě Poslanecké sněmovny tuto věc nějakou krátkou informací pana ministra samozřejmě uzavřít. Tedy požádám přítomné ministry, pokud dávají trochu pozor, aby vzkázali svému kolegovi, jestli by nás ráčil navštívit ve Sněmovně a tuto informaci nám poskytl.

Nejprve bychom hlasovali o návrhu grémia Poslanecké sněmovny. Kdo je pro návrh grémia? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Teď je zde několik návrhů paní místopředsedkyně Valachové.

Na to konto zazněl protinávrh, aby tento bod byl zařazen jako poslední v rámci bloku třetích čtení. Potom byl další protinávrh, aby to byl předposlední bod v bloku třetích čtení.

Kdo je pro?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Další návrh paní místopředsedkyně Valachové se týká tisku 695.

Hlasování číslo 191, přihlášeno je 176, pro 40, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh, který zazněl, se týká prvního čtení tisku 1148 Novela veterinárního zákona, který měl být šestým, teď by byl čtvrtým.